Přesto si dovolím říct, protože většina těch dotazů byla adresována na Ministerstvo obrany, že v této situaci Ministerstvo obrany bylo připraveno konat, ale v závislosti samozřejmě na tom, o co si Policie České republiky požádá. Vojenská policie byla na místě okamžitě. Bylo jí řečeno, že v té fázi není potřeba. Teď si myslím, že se ta situace táhne déle, než všichni předpokládali, že ten rozsah je větší, než všichni předpokládali, a proto tedy chceme připravit a v tom bych i ujistil oba zástupce kraje, že to bereme velmi vážně a že tu situaci musíme řešit účinněji než doposud. Děkuji. Děkuji panu ministrovi Martinu Stropnickému.

K programu pořád. Prosím, pane poslanče, máte slovo k programu naší schůze. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jen zareagoval velmi krátce na slova pana ministra Stropnického, protože si vybavuji, že včera večer ve zprávách bylo řečeno, že čekáte na nějakou výzvu nebo na nějaký impulz. Občané dále sbírají podpisy a jsem tedy rád, že se bude konečně něco v této záležitosti konat.

Ale páni kolegové, jednáme já jsem velmi tolerantní člověk ale jednáme o programu schůze. Prosím, abyste se vyjadřovali k tomu, co je předmětem programu schůze, protože tohle je debata, která patří potom k tomu bodu samotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit také k tomuto bodu programu schůze a myslím si, že je to velmi důležité. Já jsem tady zaslechl poznámku pana kolegy Kalouska o tom, jak to určitě není žádné politikum, poznámku kolegů z KSČM, kdy to tedy máme řešit peticí. Vážení kolegové, já si myslím, že jde o velmi závažnou situaci. Jestli nám tady v České republice několik dnů vybuchuje muniční sklad, tak je prostě naší povinností jako občanů této republiky ptát se minimálně ministra obrany, jak jsou obecně zajištěny muniční sklady, aby se toto nestalo. My to přece nemůžeme přejít jenom tak.

Děkuji.

Dobře, tak jestliže pan ministr řekl, že to budou během několika následujících hodin řešit s panem ministrem vnitra, tak já navrhuji, aby se to zařadilo na páteční program po pevně zařazených bodech.

Já se moc omlouvám panu předsedovi klubu ODS, že jsem ho krátce předběhl, ale já mám pocit, že tady za hnutí Úsvit každý mluví jiným jazykem nebo o něčem jiném. Přece o peticích mluvil, pane kolego předsedo klubu prostřednictvím předsedajícího, váš pan předseda Okamura. Já jsem jenom poznamenal, že žádná petice zatím nedošla, ale nikoli že bych vás vyzýval, ať to řešíte peticemi. Ten problém vidíme jako velmi vážný a řekl jsem, že váš návrh bodu podpoříme. Tak se prosím pěkně poslouchejme. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k programu dnešní schůze. Věřím, že dodrží... Děkuji za slovo.

Naopak, pokud ten svůj návrh modifikujete, aby to bylo po všech pevně zařazených bodech, pak je velká šance, že ty body dneska doprojednáme. Nyní pan poslanec Benešík a pan poslanec Novotný. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože v podstatě moje prosba již byla vyslyšena.

A jenom úplně poslední věc k tomu. Zaznělo tady, že zastupitelé Zlínského kraje o té záležitosti v nějakém čase, v nějaké verzi rozhodovali. Ujišťoval jsem se jako zastupitel Zlínského kraje není tomu tak, není to vůbec v kompetenci samosprávných orgánů kraje. Ale jsem velmi rád za to, že tento bod bude zařazen a bude zařazen poté, co páni ministři vykonají návštěvu na místě činu. A navrhnete nějaký konkrétní termín, pane kolego, nebo ne? Ne, dobře. Tak musím tedy dát slovo panu kolegovi Okamurovi, protože ten se hlásí ještě před panem poslancem Novotným. Vážený pane předsedající, tak já jsem se domluvil s panem ministrem obrany, že by tedy úvodní informaci o tom stavu přednesl v pátek po té návštěvě. Já mu tedy předám tyto otázky, těch je celkem dost, takže jsme se dohodli, že co vypracuje, tak vypracuje, nebudeme na to nijak tlačit. Děkuji moc panu ministrovi za vstřícnost.

Čili za pevně zařazené body, když řeknete, tak je to v pořádku.

Dobře, v pátek za pevně zařazené body, před body volebními, tak abychom volební body, které máme také zařazeny na hodinu... Pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych požádal o pevné zařazení bodu číslo 67, návrh zastupitelstva Karlovarského kraje, na pátek po pevně zařazených bodech. Tento návrh zastupitelstva Karlovarského kraje byl už několikrát zařazen do programu jednání Sněmovny, ale bohužel vždycky spadl pod stůl. Takže tentokrát bych si dovolil požádat vás o pevné zařazení tohoto bodu na pátek po pevně zařazených bodech. Ještě někdo další do programu schůze? Není tomu tak, můžeme tedy jednotlivě hlasovat.

Má někdo výhradu, nebo můžu nechat hlasovat o obou návrzích najednou? Nikdo nezpochybňuje.

Kdo je proti?